Není však jasné, co takové výjimečné okolnosti přesně znamenají a kdo bude rozhodovat, že nastaly. Bude to Brusel, nebo to budeme my? Státy mají zpravidla smlouvy implementovat do svého právního řádu. Proto by mě také zajímalo, kolik států to skutečně udělalo a které se na to, lidově, vybodly a jaký postih proti nim Evropská unie schválila. Ráda bych také připomněla, že na dodržování paktu má dohlížet Rada Evropské unie a Evropská komise. Jak tedy taková kontrola bude probíhat? To na Ministerstvo financí budou jezdit bruselští komisaři, úředníci a koukat našemu ministrovi pod prsty? Nebo co si můžu pod takovým usnesením představit? Důležité také je, že Evropský soudní dvůr může udělit pokutu, pokud některý stát dohodu nedodržuje. Stál už některý stát před tímto soudem? Byly už nějaké pokuty uděleny a v jaké výši? Nebo jsou opravdu všichni tak vzorní? Jedná se o smlouvu formální, anebo je to opravdu důležitá smlouva? Nastínila jsem zde několik málo otázek, které jsou s přijetím fiskálního paktu spojené. Já chápu, že pro některé z vás trochu předbíhám, ale myslím, že je to tak důležité téma, že by vláda nám i české veřejnosti měla říci, co to je ten fiskální pakt za smlouvu, o čem tu vlastně budeme příště hlasovat. Informace, které by v tomto bodu měly padnout, by měly zahájit veřejnou debatu, zda tento pakt skutečně přijmeme, nebo odmítneme. Informovanost nás poslanců i veřejnosti musí být tedy naprosto maximální. Chtěla bych, aby vláda vysvětlila své eurohujerské heslo co nejrychleji nám i občanům. K přijetí paktu totiž nejsme ničím nuceni. Ptám se: Proč a proč právě teď? Proč se schvalují tak důležité smlouvy jako dodatek jednání vlády? Dělá to na mě dojem, že se tím nesledují ekonomické zájmy České republiky, ale spíše se odehrávají body pro předvolební kampaň. Žádám: Vysvětlete nám, co za tím vším stojí. Já rozhodně nezpochybňuji, že bychom měli být fiskálně odpovědní, ale proč nám to má zase diktovat Evropská unie? Proč se zase máme dostávat do područí, proč odevzdáme svoji svrchovanosti do Bruselu? Nechápu, proč bychom měli tuto smlouvu přijímat. Pan poslanec Votava, připraví se pan poslanec Velebný. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane předsedo, kolegyně, kolegové, vládo.

Děkuji. Pan poslanec Velebný.

Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji změnu programu na zítřek dopoledne, aby bod 41, sněmovní tisk 99, energetický zákon, byl zařazen jako čtvrtý bod dopoledne. V případě, že to nebude akceptováno, tak vás prosím, aby bylo hlasováním rozhodnuto, že o tomto návrhu zákona budeme moci hlasovat i po 14. hodině zítra.

Takže budeme hlasovat jako bod 8. Posledním přihlášeným je pan poslanec Kolovratník. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, poslankyně a poslanci, já jsem tu za volební komisi. A pokud chceme tuto komisi stihnout ustavit včetně předsedy na této schůzi, tedy dnes a zítra, musíme provést její ustanovení a zvolit její členy. Komise dnes ve 13 hodin projednala návrhy na členy komise.

Za prvé, pan poslanec Štětina ruší svoji omluvu a je přítomen, pan poslanec Adámek se omlouvá od 15.30 z pracovních důvodů a pan poslanec To jsou ještě omluvy.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Nyní se tedy budeme věnovat jednotlivým návrhům tak, jak byly předneseny.

Žádá jako druhý bod, tedy po bodu Ukrajina. Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Pan ministr Stropnický...

Takže pouze pro stenozáznam: pan ministr Stropnický, ačkoliv chtěl hlasovat, tak nemohl, protože mu nefungovalo hlasovací zařízení, a nezpochybňuje hlasování.

Pan předseda Kováčik chce vystoupit. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, pamatuji si dobu, kdy právě to, když někdo i třeba jenom špatně na mikrofon formuloval ono zpochybnění hlasování nebo oznámení pro stenozáznam, tak z toho tady nechci se napravo teď úplně moc dívat byl dělán problém.

Neinterpretujme jeden druhého vzájemně ani v této souvislosti.

Kam to chcete zařadit, pane poslanče? Jako druhý bod dnes, ano.

Kdo je proti tomuto návrhu?